Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já v reakci na paní profesorku Válkovou jenom dodávám, že tento zákon skutečně není o koalici a opozici.

Myslím si, že pokud jde o ten takzvaný člunek, tak to bude něco nového, na což si budeme muset skutečně zvykat z hlediska vzájemného přeposílání si verzí jednotlivých návrhů ať už ústavních, či jiných zákonů, ke kterým je potřeba souhlasu obou komor, takže to bude samozřejmě vyžadovat určitou praxi komunikace a určitou pružnost. To, že se nemá měnit jednací řád, si myslím, také vyplývá ze situace, kdy tady byly snahy zasahovat do jednacího řádu a nebyla na tom všeobecná shoda. Já jsem rád a tady chci zase naopak poděkovat, že vládní koalice upustila od snah měnit jednací řád a například utlumovat parlamentní diskusi, protože některé návrhy tady leží, ale jak se zdá, není vůle a není chuť je nějakým způsobem prosazovat na jednání Poslanecké sněmovny. Nehledal bych v něm žádnou politiku a jsem přesvědčen, že získá drtivou většinu, možná všechny hlasy přítomných poslanců. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně zpravodaje. Není zájem.

Žádné legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení předneseny, čili máme před sebou pouze dvě hlasování.

To je velmi jednoduchá procedura. Zahajuji hlasování o návrhu procedury, jak ji navrhl ústavněprávní výbor. Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Takže první hlasování bude o návrzích pod písmenem A společně jedním hlasováním. Ústavněprávní výbor doporučuje. Paní navrhovatelka souhlasí. Zahájil jsem hlasování o návrzích pod písmenem A. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vyrovnali s pozměňovacími návrhy a zbývá hlasovat o návrhu zákona jako celku.